Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodajka garančního výboru poslankyně Miloslava Vostrá. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 868/2, který byl doručen dne 7. prosince 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 868/3. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. S přednostním právem paní zpravodajka.